88.

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 330/1. Prosím, máte slovo. Dobrý den. Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, tento návrh zákona vychází zcela a výhradně z praxe. S tímto problémem se setkáváte, kdykoliv vidíte na parkovišti dlouhodobě zaparkované auto, které nesplňuje definici vraku. Tento návrh zákona se snaží vnést trošku povinnosti pro provozovatele vozidel. To znamená, vozidlo, které nebude mít platnou technickou prohlídku déle než šest měsíců, nesmí být odstavováno na pozemních komunikací a vlastník pozemních komunikací bude moci činit kroky k tomu, aby toto vozidlo mohl odstranit. Pokud se týče spolupráce s úřady, tak tady bude státní správa zasahovat v nejmenší možné míře, a to pouze vždy na základě žádosti vlastníka pozemní komunikace. Děkuji. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Novela reaguje na stávající problém, kdy na silnicích měsíčně překážejí vozidla, která tam jejich majitelé zanechali, protože nejsou formálně nebo technicky způsobilá k provozu. To znamená, že mají například prošlou technickou kontrolu nebo jim byl technický průkaz odebrán pro nějakou závadu policejní kontrolou. Novela navrhuje stanovit výslovný zákaz odstavovat na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích vozidla, která po dobu více než 6 měsíců nesmí být podle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích provozována na pozemních komunikacích z důvodu marného uplynutí lhůty pro provedení pravidelné technické prohlídky nebo technické nezpůsobilosti vozidla zjištěné technickou prohlídkou nebo technickou silniční kontrolou. Podle platného zákona tato vozidla není možné odklízet, protože nesplňují definici vraku uvedenou v § 19 zákona o pozemních komunikacích, podle kterého je vrakem vozidlo, které je pro závady technického stavu zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích, a obnovení způsobilosti by si vyžádalo výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla. Problém s odstavenými auty, která jejich majitelé zanechali na silnici a nereagují na výzvy k jejich odtažení, je problémem, který je potřeba řešit. To je vše, děkuji za pozornost. Otevírám obecnou rozpravu, do které v tuto chvíli nemám přihlášek. Pokud se nikdo nehlásí z místa pan poslanec Vácha. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo.

Děkuji. Pokud se tedy již nikdo další nehlásí do rozpravy, v tom případě rozpravu končím.

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Konstatuji, že jsme přikázali návrh hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru? Pokud tomu tak není, tak jsme tímto ukončili projednávání tohoto tisku.